Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3, který na žádost i přečtu.

Nadřízeným služebním úřadem agentury je ministerstvo. (2) Statutárním orgánem agentury je generální ředitel, který je vedoucím služebního úřadu. Výběr generálního ředitele agentury, jeho jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

Stanovisko prosím. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu.

Tento návrh nebyl přijat.

Pro přechod zaměstnanců agentury pod působnost zákona o státní službě se použije část jedenáctá zákona o státní službě obdobně s tím, že lhůta pro podání žádosti o přijetí do služebního poměru a lhůta pro složení slibu představeného je 62 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona. Následující body se přečíslují. Stanovisko. Pan ministr Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. To byly tedy všechny pozměňovací návrhy. A pokud tomu tak je, budeme hlasovat o celém návrhu zákona.